Jenom zopakuji, co někdy zapadá v té vášnivé debatě.

Nemám z toho radost, ale jediný důvod byl tento časový faktor.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné poledne. Budeme pokračovat v rozpravě, ale předtím ještě přečtu omluvy.

A budeme tedy nyní pokračovat.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem včera četla zajímavý článek v Hospodářských novinách a ten článek napsal pan David Brzek, FIO investiční společnost, a nazván byl Lidová tvořivost české vlády při řešení energetické krize. Začetla jsem se do něj, velice mě zaujal a ráda bych vám ho není dlouhý ráda bych vám ho přečetla a potom samozřejmě okomentovala svými slovy ke konci dál: